Za tímto účelem se zavádějí standardní datové formáty, které mají přispět k efektivnímu zpracování žádostí posuzovaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

V této chvíli nebyl k zákonu vznesen žádný pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni životního prostředí za uvedení tohoto vládního návrhu zákona. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 43/1. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí, pan poslanec David Pražák, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, paní ministryně, pane ministře.

Na základě oznámení vzniká oprávnění k uzavřenému nakládání s GMO, které na základě hodnocení jeho rizika bylo zařazeno do první nebo druhé kategorie rizika, to znamená, že jsou s ním spojena pouze zanedbatelná nebo nízká rizika jeho škodlivých účinků, a nároky na zabezpečení uzavřeného prostoru jsou proto méně přísné.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Navrhovaná právní úprava je předkládána výhradně za účelem zajištění řádné implementace příslušných předpisů Evropské unie.